A přesto od roku 2006 se nám, a to mám data šest let stará, zdvojnásobil počet vyloučených lokalit v České republice.

To není žádná represe, naopak. To je motivace jako součást toho, že to je vlastně sociální práce, která v těch obcích už desítky let ve vyloučených lokalitách funguje. Takže takhle to je.

Děkuji.

To je pořadí faktických poznámek.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tolik k aktuální praxi. A pak mám ještě konkrétní otázky, ale to položím později. Ale k sociální práci a k podpoře obcí, to mi přijde jako konkrétní konstruktivní řešení a velmi by mě to k tomu komplexnímu problému, kterým to celé je, zajímalo. Děkuji. Faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

Piráti podporují, aby nepřizpůsobiví páchali přestupky a aby jim nebyly pokuty strhávány z dávek.